Tedy nemáme až tak moc na výběr a ani zaplacení půlmilionového výpalného za jednoho ilegálního migranta nás nezbaví povinnosti vyřizovat v České republice za peníze českých daňových poplatníků žádosti o azyl lidí, kteří přišli do jiné země a nežádají o azyl u nás.

Zastánci této nové migrační dohody říkají, že jde o férový, korektní a vyvážený text, který nám zachovává možnost volby.

Tolik zatím k obsahu dohody, která je pro naši zemi jednoznačně nevýhodná a škodlivá. Jak už bylo řečeno, Česká republika tuto dohodu v osobě ministra Rakušana, který k tomu neměl mandát výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny ani Poslanecké sněmovny jako celku a hlavně k tomu neměl sebemenší mandát od českých občanů, podpořila jako jediný stát Visegrádské čtyřky. Maďarsko a Polsko byly proti, Slovensko se zdrželo. Ano, ani Slovensko, přestože tam je nyní dočasně u moci liberální, dost progresivistická úřednickoprezidentská vláda, pro tuto dohodu aktivně nehlasovalo. Je to tedy zcela jistě z naší strany zrada na společném postupu a na strategické spolupráci zemí Visegrádské čtyřky, která je naším výsostným národním zájmem a základem jakékoli představitelné rezistence vůči šíleným závazným legislativním opatřením Evropské komise a Evropské unie, ať už se týkají Green Dealu, nebo čehokoli jiného. Současná česká vláda tuto klíčovou formu naší mezinárodněpolitické spolupráce postupně a cíleně rozbíjí, což je zásadní chyba ať už z pragmatického hlediska, jelikož pokud proti nějakému návrhu v rámci Rady ministrů zemí Evropské unie hlasuje přesně definovaný počet států, mohou vytvořit takzvanou blokační menšinu a přijetí takového návrhu zabránit, anebo i z dlouhodobého strategického hlediska, protože partneři z Visegrádské čtyřky si poté, co je tato současná česká vláda několikrát zradila, napříště důkladně rozmyslí, zda nás v orgánech Evropské unie svým hlasováním podpoří, až to v budoucnu budeme potřebovat. Je to ze strany vlády Petra Fialy škodlivá a krátkozraká politika. Slovenský ministr vnitra Ivan Šimko, který se při hlasování o dohodě zdržel, mimo jiné prohlásil, že pro Slovensko jsou některá její ustanovení těžko akceptovatelná a politicky neprůchodná, a to i po úpravách textu.

Maďarský premiér Viktor Orbán dokonce prohlásil, že Evropská unie chce do jeho země umístit prostřednictvím nové úpravy azylové politiky migranty silou: Brusel zneužívá pravomoci, chtějí umístit migranty do Maďarska silou.

Jedná se o počet hlasů potřebný pro zablokování jakéhokoli návrhu v příslušné oborové Radě ministrů Evropské unie, která finálně schvaluje závaznou unijní legislativu. Podoba této blokační menšiny může být vnitřně flexibilní, přičemž vždy musí splňovat dvě základní podmínky. Blokační menšinu musí tvořit nejméně čtyři členské státy Evropské unie, které ale zároveň zastupují více než 35 % z celkového počtu obyvatel Evropské unie. Takže záleží skutečně na každém hlasu, v tomto případě na postoji každého členského státu. Proto je tak zásadní, jak bude hlasovat Česká republika. Pro návrh nových migračních nařízení totiž nehlasovaly kromě Polska a Maďarska, které byly striktně proti, ještě Slovensko, Litva, Malta a Bulharsko, které se zdržely. A při finálním hlasování mohou být poměry pro zablokování normy ještě příznivější, protože jednak do té doby v některých členských státech proběhnou volby, po nich se mohou do vlád těchto zemí dostat protiimigrační strany a jinde mohou současné vlády pod tlakem opozice či veřejnosti změnit názor. Pokud by se blokační menšina neposkládala pouze proto, že by se k ní nepřipojila Česká republika, byla by to naprostá tragédie, která by nás na evropské scéně natrvalo poškodila a hlavně by poškodila český stát a jeho občany, současné i budoucí generace. Kolegyně a kolegové, závěrem se vyjádřím k tomu, proč je pro nás, hnutí SPD, hlasování ministra Rakušana a jednání celé vlády ve věci migrační azylové dohody nepřijatelné nejen obsahově, ale i politicky a principiálně.

Ano, do jisté míry je to pravda a my jsme třeba také férově panu ministru Jurečkovi při našich vzájemných o důchodové reformě řekli, které její součásti zrušíme poté, až budeme mít vládní odpovědnost.

To není jednořadové hlasování, to je závazek takříkajíc na doživotí, i pro příští generace.